Děkuji panu senátoru Vystrčilovi.

Ne, nechce se vyjádřit. Otevírám rozpravu. S přednostním právem je do rozpravy přihlášen pan předseda Michálek. Prosím, máte slovo.

Mají to i v jiných zemích. Například ve Velké Británii, když sedíte ve dvou parlamentech, tak taky neberete dva plné platy, ale krátí se to tam na nějaké procento. Myslím si, že pokud to necháme na volné ruce trhu, že si to každý bude dělat, jak bude chtít, tak bohužel bude docházet v některých případech k tomu hromadění. Takže si myslím, že je správné, aby tady nějaká pravidla byla. Náš návrh byl širší, pokrýval kumulaci i u dalších funkcí. Bohužel ten návrh neprošel. Takže ten nový návrh, který také spolupředkládáme, samozřejmě podpoříme. Chtěl bych se tady zastat trošku starostů. Myslím si, že není správné mluvit tady o tom, že by se zakazovalo starostům, aby seděli v komoře parlamentu. To bych tady vůbec nezmiňoval. Rozhodně bych to nepřipouštěl jako alternativu. Jsem rád, že tady někteří starostové sedí, byť my třeba jako strana máme jiný názor a máme nějaká pravidla pro ty kumulace. Ale současně by nemělo docházet ke kumulaci dvou plných platů. Takže to je stanovisko poslaneckého klubu Pirátů. A tak budeme taky hlasovat, aby byl obhájen ten původní návrh Poslanecké sněmovny. V rozpravě nyní vystoupí pan poslanec Adamec. Připraví se pan poslanec Birke. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo ano, tři kolegyně, kolegové, budu velmi stručný, budu bez emocí.

A řeknu vám to asi takhle.

A musím říct, že od začátku jsem v tom měl docela jasno.

Musím to říct úplně otevřeně. Ano, to si dovedu představit. Pokud se parlament rozhodne, je to jasně dáno a nemáme se o čem bavit.

Nevím, proč to děláme.

A víte, kdo to posoudí? Jenom voliči.

A hodnotí to tak, že vlastně při každých volbách se rozhodnou, komu ty hlasy dají, nebo nedají.

Někteří kolegové mají zkušenost, že to jde.

To je potřeba také říct, že to něco stojí.

Dámy a pánové, vezměte rozum do hrsti a zamítněme tento návrh zákona. Děkuji za pozornost. Děkuji. Připraví se pan poslanec Jelínek. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, navážu na svého předřečníka. Jsem druhým rokem poslancem Parlamentu České republiky. Třikrát po sobě v komunálních volbách.